Eviduji další dvě faktické poznámky. První pan poslanec Vít Kaňkovský a po něm pan ministr Zbyněk Stanjura. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych ještě také krátce zareagoval na paní předsedkyni poslaneckého klubu ANO Alenu Schillerovou, vaším prostřednictvím. Hnutí ANO skutečně bylo v obou předchozích vládách. A skutečně došlo k tomu, že od roku 2014 docházelo k navýšení plateb za státní pojištěnce. Ale je potřeba říct tu míru.

A ano, došlo potom za druhé vlády hnutí ANO k výraznému skokovému nárůstu. Ale proč? Do té doby k žádnému skokovému nárůstu nedošlo, opět to byl jen pozvolný nárůst.

Tak se přijeďte podívat na venkov, kolik nám chybí praktických lékařů, kolik je neobsazených zubních ordinací, kolik je neobsazených ambulancí dětských lékařů. Děkuji.

O tom jediném se bavíme.